Zatím žádnou takovouto informaci nemám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek pracovní důvody, pan poslanec Benešík pracovní důvody, pan poslanec Farský pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan poslanec Gazdík pracovní důvody, pan poslanec Kučera Michal do 12 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Seďa od 18. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová zdravotní důvody, pan poslanec Tureček pracovní důvody, pan poslanec Vozdecký osobní důvody, pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta a pan poslanec Ženíšek z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jurečka od 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Válková pracovní důvody a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Tolik tedy omluvy.

Slovo má pan předseda Faltýnek. Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl Prosím o klid, protože si musím zaznamenat návrh pana předsedy a v tomto hluku obtížně slyším, co chce navrhovat. abych navrhl děkuji pevné zařazení bodů schůze, a to číslo 8, sněmovní tisk 251, číslo 6, sněmovní tisk 252, číslo 7, sněmovní tisk 253, číslo 20, sněmovní tisk 179, číslo 21, sněmovní tisk 209, číslo 22, sněmovní tisk 216, na dnes, středu 17. 9., jako první až šestý bod před již pevně zařazené body. Dále body číslo 1, sněmovní tisk 70/3, číslo 2, sněmovní tisk 82/5, číslo 3, sněmovní tisk 153/4, číslo 4, sněmovní tisk 73/4, na úterý 23. 9. od 19 hodin.

Prosím, aby se o mých návrzích hlasovalo odděleně. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Prosím, promiňte, že si dovolím už tak nabitý program zatížit bodem, který si dovoluji navrhnout, ale nemohu jinak.

Po rozhovoru s některými předsedy klubů navrhuji jeho pevné zařazení na příští čtvrtek v 11 hodin. Děkuji. Pan poslanec Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Možná jsem příliš velký optimista, přesto si dovolím navrhnout ještě dvě, nebo respektive tři pevná zařazení. Bod 24, sněmovní tisk 135, druhé čtení, návrh zákona o elektronických komunikacích, a bod 26, sněmovní tisk 213, druhé čtení, zákon o prekursorech výbušnin, na dnes po pevně zařazených bodech. Druhý můj návrh pevně zařadit bod číslo 57, návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy školský zákon, sněmovní tisk 288, prvé čtení, na pátek 19. září po již pevně zařazených bodech, současně však nejdříve ve 12 hodin.

Prosím o zařazení bodu číslo 131, vládní návrh zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk číslo 149, na pátek 19. září jako první bod po již pevně zařazených bodech pátečního jednání. V úterý 16. 9. proběhlo druhé čtení tohoto návrhu zákona. Lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin a uplyne tento čtvrtek. Děkuji.

Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Já jsem té včerejší no, dohodě neměl jsem pocit, že zrovna se mnou se uzavírá dohoda, ale budiž, rozhodnutí většiny já respektuji, pokud je učiněno demokraticky. Ale měl jsem pocit, že dnes večer po 19. hodině právě vzhledem k tomu, že začínáme už teď ráno v devět a končíme jednací den řádně v 19 hodin, se jednat nebude, a na základě i tohoto jsem byl ochoten připustit, že bychom jednali v úterý ve večerních hodinách.